Děkuji, pane předsedající.

Za druhé, pokud jde o specializaci vyšetřovatelů. Já stejně vaším prostřednictvím, pane předsedající, s panem poslancem Ondráčkem velmi souhlasím, pokud jde o profesionalitu a nezbytnou kvalifikaci vyšetřovatelů, kteří jsou vlastně takovým pomyslným završením pyramidy policejní práce a na jejichž kvalifikaci a kvalitě často závisí výsledek celého trestního řízení. A bohužel často potom, pokud jsou chyby a státní zástupce je včas nezaregistruje nebo důkazy už nejsou k dispozici, se celá konstrukce i v souvislosti s dobrou obhajobou před soudem zřítí.

Takže já předpokládám, že i personální báze bude dostatečná pro to, aby kvalitní průběh vyšetřování byl zajištěn při zohlednění specifik vojenských trestných činů, o kterých tady hovořil pan ministr spravedlnosti, které vyžadují navíc nebo vyžadují, je to lepší, když nadto budou mít tyto znalosti interních norem, ti, kteří budou vyšetřovat trestné činy. Takže to je druhá poznámka. A třetí, to už jenom replika na to, co tady řekl můj předřečník pan poslanec Schwarz. Tady si dovolím s ním nesouhlasit, protože zahraniční právní úpravy většinou ten rozsah obecně prospěšných prací stanoví 200, maximálně 250 hodin.

Čili selhal, maření výkonu úředního rozhodnutí, pokud k tomu přišlo ještě něco jiné, nebo přinejmenším už jenom samotné nevykonání se přepočítávalo. A nám se plnily věznice relativně méně závažnými pachateli relativně méně závažných trestných činů jenom v důsledku toho, že třeba těch 300400 hodin už nesplnili.

A pokud jde o zkrácení té doby, kdy by se měl vykonat, tak tam bych souhlasila, že si myslím, pokud budou soudy rozumně ukládat do 200 hodin, že by ten rok mohl stačit. Čtyři sta vyloučeno. To bych řekla, že ty dva roky by tam měly zůstat. Dvě faktické poznámky paní kolegyně Černochová a pak teprve pan kolega Ondráček. Potom z místa další. Já bych chtěla pana předsedu výboru pro obranu poprosit a případně některého z místopředsedů výboru pro obranu poprosit, abychom ten návrh ještě jednou dostali do výboru pro obranu právě i s ohledem na pozměňovací návrhy načtené dnes ve druhém čtení, protože já si v tuto chvíli nejsem jista s ohledem na události, které se tady staly od čtvrtka, jak je to s Vojenským zpravodajstvím, jak je to s jinými zpravodajskými službami. Protože asi jste zaregistrovali v médiích stejnou informaci jako já, že vlastně jeden z pracovníků, zaměstnanců asi ve služebním poměru vůči Vojenskému zpravodajství, je vyšetřován ÚOOZ. A tady si myslím, že by asi i tato změna mohla způsobovat nepoměr, že tedy majetkové trestné činy, nebo tak jak to tady říkal kolega Ondráček, by byly v jurisdikci Vojenské policie a ty ostatní, a teď ani nevím, jestli trestné činy, nebo jestli to budou nějaké kázeňské záležitosti, tak by zůstaly tedy v rámci policie? Opravdu vzhledem k tomu, co se teď v těchto dnech děje, si myslím, že je namístě klást si tyto otázky a ještě se o tom na výboru pro obranu právě s ohledem na tyto skutečnosti pobavit, abychom případně změny udělali všechny naráz tak, jak bude panovat mezi námi dohoda. A doufám, že ta dohoda bude většinová. Děkuji za pozornost.

Protože znalost prostředí uvnitř je právě to, co je na škodu. Protože já když jsem třeba musel vyšetřovat zpackané porody, tak jsem také nebyl lékař a musel jsem si to všechno nastudovat.

Když byla zřízena Generální inspekce bezpečnostních sborů a bylo jí to právo dáno vyšetřovat, tak se v tom plácala a plácá se v tom dodnes, protože nemá žádné kvalitní vyšetřovatele. A kvalitní vyšetřovatel nevzniká tehdy, pokud vyšetřuje na celorepublikovém útvaru nebo pouze jeden omezený okruh trestné činnosti.

Nyní pan kolega Chalupa, poté pan poslanec Gabal také faktické poznámky. Děkuji za slovo. Takže jenom velmi stručně. S tou novelou osobně souhlasím. Výbor pro obranu měl dost času na to, aby se lidé, kteří jsou v tom výboru, k tomu vyjádřili ať už sami, nebo prostřednictvím svých poslaneckých klubů, neboli poznatků, které by měli z poslanecký klubů.

A vůbec už si nemyslím, že ten problém, co se objevil, řekněme, kolem zpravodajských služeb, souvisí s touto novelou. Problém je úplně jinde a paní kolegyně Černochová prostřednictvím předsedajícího ví, že jsme na to přijali usnesení, které je neveřejné, kde v bodě 2 je jasně stanoveno, co já jako předseda komise mám v tomto směru vykonat.